Poslední hlasování máme o bodu H.

Budeme hlasovat tedy o lhůtách.

Stanoviska? Jedná se tedy o návrh pana poslance Beznosky? Paní zpravodajka? Kdo je proti nyní? Děkuji. Návrh nebyl přijat. Nyní tedy návrh pana kolegy Beznosky. Stanoviska? Paní zpravodajka?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Není už. Teď bychom měli hlasovat o návrhu jako celku. O návrhu zákona, abych se správně vyjádřila. Ještě pan předseda klubu TOP 09, pan kolega Kalousek. Prosím, pane poslanče. Víte, dámy a pánové, prostřednictvím pana předsedajícího, když poslanci vládní koalice nedokážou ani takovou marginální vstřícnost jako umožnit hlasování po bodech, které opozice žádala, tak je to pod jakoukoliv úroveň dlouhodobých zvyklostí v této Poslanecké sněmovně. Respektuji váš názor, že nesouhlasíte s těmi pozměňujícími návrhy, ale neochota vyjít vstříc alespoň o milimetr v proceduře je pro nás zásadní zprávou. A dovolte, abych dal zásadní zprávu zase já vám.

Nemohu dát ani faktickou poznámku, jenom s přednostním právem mohu dát slovo někomu. Paní zpravodajko.